kolege nastavljamo s radom plenarne sjednice. S ciljem poboljšanja veze grada s autocestom izrađene su varijante povezivanja Metkovića s autocestom A10 čvor Kula Norinska prema prostornom planu dokumentacije navedena spojena cesta Metković A10 označena je kategorijom planirane županijske ceste te stoga nije u nadležnosti Hrvatske ceste d.o.o. Zahvaljujem. Izvolite. Zaista kad pogledam ove sve amandmane koje sam dao i za vode i za navodnjavanje i za kućanstva i za spoj na autoput onda se tek vidi u biti da ovo nije smiješno nego je, ovo je ispada smiješno ali je ovo tužno, ovo je za proplakat šta ste napravili od tih krajeva, pa evo kad odem malo i dalje od svoje Dalmatinske zagore, put Neretve, pa kad vidim da je također i grad na Neretvi, Metković zaboravljen onda se vidi o čemu se tu radi da vas apsolutno nije briga o Dalmaciji, jer sve amandmane gospodine Bilaver, uvaženi tajniče, vi ste iz Dalmacije ste zaboravili, budite malo glasniji. Ako je vama problem šta te amandmane mi iz oporbe predlažemo, ja predlažem, onda slobodno dajte svojima koji ovdje nisu, al možete preko Vlade sutra dati amandmane pa prihvatite ove amandmane. Sve ste ove projekte obećali, ponavljam i za pristupne ceste, spojeve i Vrgorca, Ravča –Drvenik tunel, i Imotskoga, Zadvarje Imotski i Sinj zaobilaznica Dicmo tj. Križice – Kukuzovac i Knin, a i aerodrom prije Drniša ondje i spoj na Drniš i na Knin i vodu u kućanstva, ti krajevi nemaju. Prema tome ovo nije smiješno, ovo je žalosno i zaista doslovno sam istinu rekao dajete samo obećanja tome narodu koji glasa za vas na prevaru, na obećanja i doista jedino ja ću to ponovit 100 puta, jedino šta ostane iza vas je janjocid, janjocid, jer ljudi su doli dobri, dobronamjerni, vi dođete i te ljude apsolutno ne poštivate i uvijek ista priča. Kao po pitanju ovih cesta, spojeva na autoput, Dalmatinske zagore, tako i u ovome slučaju evo kad sam išao i na grad na Neretvi u Metković, također ista stvar. Znači od Neretve do Krke i Zrmanje sve ste zaboravili. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Za projekt spojene ceste A1 D8 na dionici Ravče – Drvenik već su predviđena sredstva u prijedlogu financijskog plana za 2020. i projekcijama za 2021., 2022. društva Hrvatske ceste d.o.o. Poštovani državni tajniče, vidio sam taj plan što se tiče određenih predviđanja sredstava isto ko što dobro znam da 2009. pojedinci sa ove saborske klupe su otvarali uredno te radove.

I umjesto da povežemo otok Hvar autocestom A1 putem spojne ceste Drvenik – Ravče i putem ove luke u Sućurju i Drveniku i stavimo to zaista da je jedan od prioritetnijih prometnih projekata Splitsko-dalmatinske županije i djela Dalmacije zbog investicijskog potencijala otoka Hvala, on se konstantno provlači pod tapet, konstantno se naglašavaju sitnice da se predviđaju u nekim projekcijama za 2020., 2021., kad gledate il neki drugi projekt kao što Vučevića, tunel kroz Kozjak koji apsolutno nema tolike opravdanosti da se gradi za razliku od ceste Ravče – Drvenik, a otvara trajektu luku Drvenik. I nije mi jasna intencija dda želite riješiti prometne gužve u Splitu i splitsku trajektnu luku po sistemu dodatnog dovođenja prometa baš u centar Splita. Umjesto da shvatite da rasterećenje trajektne luke Split može biti jedino ako se gradi i realizira trajektna luka Drvenik i ako se Drvenik poveće direktno s autocestom. Za sve to imate pravomoćnu lokacijsku dozvolu, imate studiju utjecaja na okoliš i sad se netko dosjetio nakon 10 godina kad su se otvarali radovi da se sve živo preprojektira i da se definiraju trase koje nisu uopće ni u prostornom planu, ni općine Gradac, ni grada Vrgorca, ni općine Sućuraj, kao ni Splitsko-dalmatinske županije. I mi danas govorimo da vi predviđate sredstva, pa šta ćete predviđat, kakva ćete sredstva predviđat kad nisu ni u prostornim planovima definirane trase. Prelazimo na 10. amandman poštovanog potpredsjednika Hrvatskog sabora gospodina Bože Petrova. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća, sredstva za projekt Križevci – Kloštar Vojakovački, kao i projekt Kloštar Vojakovački – Koprivnica već su predviđeni u prijedlogu financijskog plana za 2020. i projekcijama za 2021. i za 2022. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjednik sabora Božo Petrov. Izvolite. Obećanje ludom radovanje, tako osiguravate navodno sredstva svake godine zadnjih 10, 20 godina, a činjenica je slijedeća.

Pa je li normalno da kompletan jedan kraj nije povezan sa ostatkom Hrvatske? Meni to nije normalno, dvotračna brza cesta koja je bila osmišljena da poveže Zagreb i Podravinu s Koprivnicom, ona je došla do Križevaca. Točka. Isto tako, ljudi koji žive u Podravini su uredne platiše poreza. Šutljivo, uredno plaćaju svake godine, 30 godina. Kome plaćaju? Kome plaćaju ako se za njih ne može pobrinuti pa niti da ih se spoji prometno sa ostatkom Hrvatske? Jeste ikada prošli tim krajem, jeste pokušali proći s cestom od Križevaca do Koprivnice? Da jeste, prva stvar koja bi vam pala na pamet kad biste se vratili u ministarstvo, vi biste predložili da se završi projekt. Ja vas pozivam otiđite sutra, prekosutra otiđite do Koprivnice, molim vas. Novih 5 milijardi kuna od poreza imate slijedeće godine. Tražim glasovanje. Prelazimo na 11. amandman poštovanog zastupnika Tomislava Panenića, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Društvo Hrvatske ceste d.o.o. u prijedlogu financijskog plana za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. g. ima predviđena sredstva za provedbu Brestovac Požeški, čvorište Godinjak u duljini od 14,7 km dionice Brestovac-Staro Petrovo Selo.

Zahvaljujem. Glasovat ćemo o amandmanu. Prelazimo na 13. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite državni tajniče.

Hvala, poštovani potpredsjedniče. Evo moram reći u 22 i 40 MOST-ovi zastupnici su jedini u Saboru, to me veseli, znači radimo svoj posao i ne samo da branimo amandmane koji idu u korist naših građana, zalažemo se za poboljšanje njihove zdravstvene skrbi, za pitanja prometne povezanosti, svega onoga o čemu je kolega Bulj govorio nego štitimo isto tako i dignitet ovog Visokog doma. Znači hrvatski građani gledaju prijenos na HRT 4 ove sjednice Sabora gdje se raspravlja o najvažnijem dokumentu kojeg Vlada predlaže, to je proračun i gdje mi kao zastupnici dajemo amandmane a nikoga iz vladajuće koalicije, nikoga iz oporbe nema i ponosan sam što sam predsjednik kluba koji čuva dignitet ovog Visokog doma. Isto tako, moram upozoriti znači i na pitanje izgradnje kružnog toka na ulazu u Opuzen iz smjera Ploče-Dubrovnik, samim projektom riješilo bi se prometno rasterećenje grada Opuzena i poduzetničkih objekata koji zbog nepostojanja samog kružnog toka su prisilili kupce da njihova velika teretna vozila prolaze kroz sami grad, kroz Zagrebačku ulicu gdje su dječji vrtići, osnovna škola i ambulanta. Znači za dolinu Neretve evo tražili smo spoj Metkovića sa autocestom, tražimo ovaj kružni tok na ulazu u Opuzen iz smjera Ploče-Dubrovnik, isto tako tražili smo izgradnju srednjoškolskog centra sa športskom dvoranom u Pločama. Očekujem da Vlada prihvati ove amandmane ili da Klub zastupnik HDZ-a da ove iste amandmane koje smo mi tražili, tražim glasovanje. Prelazimo na 14. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Prijelazne ceste i putevi prema Orahovačkom jezeru u mjestu Duzluk u Virovitičko-podravskoj županiji nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Poštovani državni tajniče, poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, Orahovačko jezero u mjestu Duzluk je umjetno jezero koje se nalazi u podnožju planine Papuka nedaleko od Ružice grada, glavno i najposjećenije odredište Orahovice tijekom ljetnih dana s razlogom ga zovu najvažnijim turističkim biserom Orahovice i Virovitičko-podravske županije, projektom iz EU fondova uložit će se oko 70 milijuna kuna i to u izgradnji objekta s luksuznim sobama i modernim turističko-rekreacijskim centrom no prilazne ceste i putevi prema Orahovačkom jezeru su u vrlo lošem stanju a nisu obuhvaćene tim projektom. Orahovicu jezero tijekom ljetnih mjeseci posjeti preko 100 000 turista što tijekom sezone, što tijekom poznate glazbene manifestacije Feragosto JAM-a, građani Orahovice redovito posjećuju jezero tijekom cijele godine što dovoljno govori o njegovoj važnosti kako za građane Orahovice tako i za mještane Duzluka. Uz jezero su sagrađene vikendice i apartmani, u blizini jezera nalaze se brojni OPG-ovi te bi im nova infrastruktura uvelike olakšala posao novo izgrađenim cestama i putevima omogućilo bi se sigurniju i ugodniju vožnju do jezera. Predlažemo da se u proračunu uvrsti izrada projekta i tehničke dokumentacije za nove ceste i puteve kroz mjesto Duzluk do jezera te odlazne ceste od jezera. Znači ovo je prijedlog Nezavisne liste „Hrabro“ koja nam je kao MOST-u predložila ovaj amandman, mi tražimo glasovanje o ovom amandmanu i pokazujemo da brinemo i o našoj Virovitičko-podravskoj županiji. Prelazimo na 15.-ti amandman Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Cjelovita rekonstrukcija Poljičke ulice nalazi se u projekcijama plana Hrvatskih cesta. Izrađena je studija izrade idejnih rješenja sanacija identificiranih opasnih mjesta na državnim cestama u kojoj su definirana idejna varijantna rješenja, odnosno idejno optimalno varijantna rješenja sanacije za opasna mjesta u gradu Splitu i to križanja Boljička, Brune Bušiće i križanja Poljiška – Spinčića, Dubrovačka. Te se navedeno također nalaze sredstva u prijedlogu financijskog plana za 2020. i Projekcijama za 2021., 2022. godinu. Hvala lijepo. Evo očekivao sam da će se u ovoj raspravi prihvatiti tj. u amandmanima prihvatiti barem evo neki amandman a kad govorimo da o ovoj prometnici u Poljičkoj cesti u Splitu onda u travnju 2019. saniran je samo jedan dio Poljičke ceste a znamo da je ta cesta u Splitu strašno prometna, popravak i popravak oštećenoga kolnika. I to na dvije lokacije državne ceste D410 Poljička cesta u Splitu, radovima je obuhvaćen sjeverni kolnik D410 od križanja sa ulicom prema zapadu a u duljini 170 metara zapadno od pješačkog mosta u punom profilu.

I smatram da bi ovaj amandman za grad Split koji ima ogromna zagušenja prometna i ima nova rješenja koja su također problematična, vidimo da na tome području svako 15 dana ljudi prosvjeduju, blokiraju cestu, smatram da je Split vrlo, vrlo problematičan po pitanju prometnih rješenja. Moraju se tražiti prometna rješenja. Imamo gradove koji su bili također u problemima u Europi kao Split ali su se našla ... [[Govornik se ne razumije.]] rješenja ili izgradnjom cesta nad sadašnjim cestama, nadvožnjaci ili nekim drugim rješenjima jer ovo je nepodnošljivo u ovo vrijeme a kamoli u ljetno vrijeme kada je turizam u Splitu i to građani Splita ne mogu trpjeti a toliko su gužve velike da je to nezamislivo. I nadam se da ćete Split gledati očima ne maćehinskim kao do sada i Splitsko-dalmatinsku županiju i Dalmaciju jer niste prihvatili niti jedan amandman. Izvolite državni tajniče. Zahtjev za amandman nije jasan pa pretpostavljamo da se upit odnosi na ulazak u trajektnu luku Split. Grad Split je nositelj izrada master plana kojim je obuhvaćeni segment ulaska i izlaska iz trajektne luke. Po završetku izrade master plana Hrvatske ceste d.o. dobiti će podatke za daljnji razvoj projekta.

Ako svedemo to u iznosu na potrošnju goriva građana Splita i turista koji najviše u sezoni koriste splitske ceste i kupnju goriva na benzinskim postajama na području grada Splita dolazimo do iznosa od 120 milijuna kuna izravne uplate građana Splita i turista u državnu tvrtku Hrvatske ceste d.o.o. Prema tome, ovaj amandman ide da vam pojasnim, koliko samo područje grada Splita i turista koji dolaze uplate u državni proračun a vi Splitu ništa ne vraćate, drago mi je što je ovdje kolega Petar Škorić pa se nadam da će prihvatiti ove amandmane jer se radi da građani Splita puno uplaćuju u državni proračun a ništa im se po prometu ne vraća a Vlada g. Škoriću nije prihvatila niti jedan amandman pa se nadam da ćete vi ove amandmane prepisati pošto ste doli u županijskim cestama i znate problem Splita i gužva i trajektna luka i problem Poljičke ceste i da ste napravili jedan kaos, nebrigu ove Vlade i svih Vlada o Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. I jednostavno je šta se događa, jednostavno sav taj novac koji se uplaćuje u Hrvatske ceste jednostavno tko zna gdje se ulažu a najmanje se vraća dolje gdje bi se trebalo vraćati.

Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. U razdoblju od 2020. do 2022. Hrvatske ceste d.o.o. planiraju izradu projektne dokumentacije za cjelokupno izmještanje državne ceste D37 u sklopu koje se nalaz i predloženi novi most preko rijeke Kupe. Hvala poštovani potpredsjedniče evo u 11h i dalje mi uporno dajemo konkretne prijedloge. Mi iz MOST-a ovdje smo bili satima sami u sabornici i evo tu kolega Škorić je došao, opaliti će sada jedan selfi, pridružio nam se u 11h navečer. Dakle ono što želim reći, ja sam zastupnik izabran u VI. izbornoj jedinici. Ovim predloženim amandmanom predlaže se izgradnja novog mosta na rijeci Kupi čime bi se preusmjerio tranzitni promet, rasteretio ostali promet odnosno jedinu postojeću vezu sjevernog i južnog dijela Siska, Mosta Gromova te bi se načinio izlaz prema komunalnoj zoni jug koja se širi i ima za cilj daljnje širenje i privlačenje investitora. Dakle tražim da se ovo uvrsti u proračun, smatram da nema potrebe čekati ovo razdoblje o kojem ste vi govorili, ovo je prioritetni projekt i očekujem da Vlada RH ili svojim amandmanom ili Kluba zastupnika HDZ-a predloži ovo rješenje, kad ste već ovdje odlučili odbiti ovaj amandman kao i sve ostale amandmane koje smo uputili. Hvala. Tražim glasovanje. Prelazimo na 18. amandman Kluba zastupnika Mosta, izvolite kolega državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su izradile projektni zadatak cjelovite rekonstrukcije Poljičke ulice u sklopu kojeg je predviđena izgradnja pješačkih pothodnika. Zahvaljujem. Evo opet ovdje o Splitu govorimo, znači o pothodniku u Poljičkoj ulici u Splitu, a znači sa, tj. izradu detaljnog projekta za izgradnju dva pješačka pothodnika u Poljičkoj ulici u Splitu jer znamo, maloprije sam govorio da u Splitu na toj prometnici ogroman problem, gužve su, tu je bolnica, tu je put prema trajektnoj luci, tu je izlaz prema Omišu, prema Zadru, prema Zagori, prema ostalim dijelovima, poglavito je veliki tu sad promet i ljudi su ugroženi, pješaci su ugroženi. Mještani tih dijelova prosvjeduju i ne vidim niti jedan razlog da se ovo ne prihvati i očekujem da ovaj jedan od crnih splitskih točki, Poljička ulica i dao sam prijedlog izrade ovog ... [[Govornik se ne razumije.]] prijedlog da se izgradi projekt za izgradnju dva pješačka pothodnika i očekujem da ćete ovo prihvatiti jer jednostavno Split je grad drugi po veličini, vrlo značajan, ništa niste prihvatili niti jedan amandman i po pitanju KBC-a, Firula, ni garaža ni gužva prometnih niti rješenja prometnih koja vam dajemo i koji građani grada Splita i prosvjeduju i upozoravaju očekujući da će ljudi prihvatiti ovaj amandman izgradnje, projekat izgradnje dva pješačka pothodnika u Poljičkoj ulici. Vi očito to ne želite. Vi ne želite, a sutra isto kolege iz Splitsko-dalmatinske županije i Splita, iz te izborne jedinice, neće smjeti glasati.

Prelazimo na 19. amandman kolege Mire Bulja, izvolite. Amandman se ne prihvaća. U cilju podizanja razine sigurnosti, Hrvatske ceste su ugovorile radove rekonstrukcije raskrižja u neposrednoj blizini. Realizacijom ovog raskrižja doći će do preraspodijele pješačkih tokova i u navedenoj zoni. Po završetku izmjene Prostornog plana grada Sinja krenut će se u daljnje zahvate na državnim cestama na području grada Sinja. Kroz grad Sinj prolazi državna cesta D1 i gdje su srednje škole, gdje se s autobusnog kolodvora, gdje se idu 3 srednje škole, osnovne škole, gdje su trgovački lanci u samom središtu napravljen je kružni tok, u biti, koji se sa pješacima, sa svih strana je omeđen pješačkim prijelazom i ta gužva, poglavito u jutarnjim satima kad ljudi idu na posao i kad djeca idu u školu, jednostavno, stvorio se živi zid od djece, da nije policija, ne znam kako to uopće može više regulirati. Ja sam i prošle godine tu u kružnome toku predlagao pothodnik ili nathodnik i dajem vam i sada znači amandman da se izgradi tj. projektna dokumentacija da se hitno izgradi dok se ne dogodi veliko zlo jer kolone su do ... [[Govornik se ne razumije.]] i dalje iz pravca Hrvaca, a iz pravca Splita su do ... [[Govornik se ne razumije.]] ogromne, ogromne su kolone i očekujem da će se u gradu Sinju, u srcu Dalmatinske zagore, ako ste već napravili kružni tok, onda ne da bude kružni tok koji će usporavati protok vozila sa pješačkim prijelazima, a velika je gustoća, nego kružni tok treba biti za ubrzanje protoka na tome dijelu ceste, D1 državne ceste D1 kroz Sinj jer su gužve ogromne, ponavljam, poglavito u jutarnjim satima kad je škola i poslijepodne kad se ljudi vraćaju sa posla, uglavnom iz pravca Splita, to je vrlo opasno, živi zid od djece je ujutro, kolone se stvaraju i iz pravca Glavica, ... [[Govornik se ne razumije.]] Glavice, i iz pravca Hrvaca i iz pravca Splita i nastaje ogroman kaos, a djeca prelaze pješački prijelaz sa svih strana.

Izvolite državni tajniče. Hrvatske ceste d.o.o. pokrenule su aktivnosti na izgradnji obilaznice Trilja, tj. ugovorena je izrada varijantnih rješenja s izradom studije utjecaja na okoliš dionice D220 Čaporice-Velići kao nastavak spoja autoceste A1 i mosta preko Cetine.

često odlazim ovom cestom i prolazim kroz Trilj prema Kamenskome i zaista taj pravac prema Livnu i Tomislavgradu, nekada Duvnu, duvanjskom kraju je opterećen, kako transportnim prijevozom, tako i prijevozom osobnih vozila, poglavito kroz sam grad Trilj gdje su ogromne gužve i očekujem da ćete ovaj projekt napraviti, a ne svake godine, i prošle godine sam dao ovaj amandman i pretprošle godine, uvijek ista priča. Izgradnja dokumentacije. Ja stvarno, da mi je vidit taj vaš prostor i objekat gdje je ta dokumentacija. Ili ste propili te pare ili ste zapalili tu dokumentaciju. Mislim gdje stavljate vi tu dokumentaciju i tko zarađuje novac na toj dokumentaciji svake godine?

Izborne jedinice, poglavito gradonačelnik Trilja, da će sutra prihvatiti ovaj amandman, Šipić jer se ovdje radi o veliki problem o Trilju i gustoći prometa kroz Trilj i kroz triljski kraj.

Hrvatske ceste d.o.o. ugovorile su izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste D33 na dionici Drniš-Knin. Izvolite, kolega Bulj. Maloprije ste rekli, upoznali ste svekoliku javnost da je Drniš spojen sa državnom cestom pre Šibeniku tj. koja je napravljena prije 50 g. a ja baš ovdje sad tražim rekonstrukciju te ceste, državne ceste koja vodi prema Šibeniku, Drniša preko Knin-Drniš-Šibenik da se proširi tj. da je mogućnost da se rekonstruira i da se bar 3 trake u određenim područjima poglavito u opasnim zavojima lijevim ili desnim, ne znam kojim vi idete radije ali uglavnom treba napraviti rekonstrukciju te ceste od Šibenika od autoputa već kad nećete brzu cestu onda bar napravite rekonstrukciju. To zaslužuje i drniški kraj i kninski kraj, već ako je obećao župan Pauk i tada nadležni ministar prije 9. da ćete otvorit aerodrom u blizini Drniša, ja sam i rekao sam i maloprije i položio kamen temeljac za sva obećanja i opet ću ja položiti sva kamenja, uvaženi tajniče, položit ću sva kamena temeljca, opet ponovit ću da ne morate imati velike troškove ali mi je žao tih krajeva odakle ja dolazim zašto a vi ste iz područja Dalmacije, g. Bilaver, tajniče, zašto ne prihvaćate ove amandmane i zašto ne rješavate te probleme tih krajeva koji bi trebali biti perspektivni. Em ih je rat razorio i bili su pod okupacijom velikosrpskog agresora i kad su oslobođeni, očekivali smo bum na tome području, ulaganja u tu infrastrukturu, nažalost iselili su ljudi vanka i zbog toga je Hrvatska, tu je ministar financija, 5% BDP-a je od tih ljudi koji su iz toga područja iselili vanka i zbog toga je gospodarski rast, zbog toga meni ministar nije odgovorio ništa na to, čak i u medijima danas je izašlo da je porast 74% od toga ide, zbog toga gospodarski rast.

U tijeku je izrada studija izvedivosti poveznice čvor Vučevica, državna cesta D8, trajektna luka Split za koju su sredstva planirana u prijedlogu financijskog plana za 2020. g. i projekcija za 2021. i 2022. g. kojom će se definirati alternative za rješavanje novog ulaza u Split među kojima je i mogućnost prelazaka Kaštelanskoga zaljeva mostom. Rad na projektu treba se uskladiti sa strateškim dokumentima koji su trenutno u fazi izrada, radi se o master planu razvoja gradske luke Kopilica s novim mostom do Kaštela, dokumentu u ingerenciji grada Splita te master plan prometa funkcionalne regije srednja Dalmacija u ingerenciji Splitsko-dalmatinske županije.

Zbog gužva koje nastaju iz smjera Dalmatinske zagore, iz smjera Sinja, Klisa i iz smjera Kaštela, ulaz u Split je preopterećen i tu su ogromne gužve za uć u Split, Split je ogroman grad, Kaštelanski zaljev, vamo iz pravca Makarske, gužve su tako da je to ogromna gužva na ulazu od kružnoga toga u gradu Splitu a ja sam predložio i prošle godine ono obećanje koje je dao i premijer Plenković u Splitu, prije godinu i pol dana, tu je bio s njim je sjedio i g. Škorić koji je ovdje sad jedini iz oporbe, predsjednik HDZ-a splitskoga i saborski zastupnik, on je s tim upoznat da je Vlada donijela da će se početi izgradnja kojoj je trebala biti dokumentacija, mosta od Splita do Kaštela tako da se izbjegne ovaj kružni tok, ja sam dao sad taj amandman, točno koji je Vlada obećala, tj. koji je Vlada donijela kroz zaključke u Splitu, znam tu je bio iz Vrgorca naš Damir Krstičević, on je to isto hvalio, župan Boban, Petar Škorić, Opara gradonačelnik, znači da riješimo taj problem gužva na kružnom toku ulaza u Split sa mostom od Kaštela, od Splita do Kaštela, s time bi se i ovaj čvor Vučevica riješio i ovaj tunel koji je već prokopan po županu Bobanu jer je rekao da će on staviti ne bude li gotovo u ovom mandatu šator ispred Vlade međutim ni šatora ni tunela ni mosta, jedino da ne ponavljam, ovo nije smiješno, ovo je tužno što radite Dalmaciji koja daje najviše u turizmu, jedna od najviše regija koja daje turizmu, ne vraćate im ništa osim šutnje i dizanja ruku, ovdje saborskih zastupnika, protiv ovih amandmana kao što je P. Škorić koji je ... [[Govornik se ne razumije.]] Tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća. Za projekt izvođenja kružnog toka kod spoja D1 s Ulicom put pazara u Sinju već su predviđena sredstva u prijedlogu financijskog plana za 2020. g. i projekcijama za 2021. i 2022. Isto je to ponovio za kružni tok kod pazara Oleg Butković prošle godine, pa prema tome, po vama dobro da mi niste rekli da je već napravljen ili ja da živim u krivom gradu.

Inače nikada, nikada se ne bi pokrenula ta dokumentacija, izrada kružnih tokova na tim područjima. I ja očekujem da je to gotovo jer po vama to je trebalo biti gotovo. Međutim 2017., 2018., 2019. i sada pred izbore samo što nije gotov kružni tok. Znači ne može to proći, očekujem da se izgradi kružni tok i da riješite taj D1 poglavito uz ovaj kružni tok, ogroman je problem kao što sam ponovio na ovoj cesti šta niste prihvatili, šta je žalosno kružni tok kod D1 u sred grada kod doma mladih gdje su tri škole, gdje je veliki promet, gdje su velike gužve i očekujem da ovaj problem se riješi a ne svake godine, da se rješava projektna dokumentacija i da su sredstva u proračunu Hrvatskih cesta. Pa di su ta sredstva?

Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem, amandman se ne prihvaća. Još uvijek ne postoji cjelokupna dokumentacija potrebna da bi se krenulo u ovaj projekt. Evo vi ste s toga područja, govorimo o otoku Pašmanu, o tome se govori već godinama i županija i sve su se županije u toku Zadarske županije toliko puta naslikavao i govorio o tome projektu, spajanja otoka Pašmana mostom sa kopnom budući da je izgradnja ... [[Govornik se ne razumije.]] mosta uvelike doprinijeti razvoju i otoka a i cijele Dalmacije a poglavito kao turističku ponudu jer budući je povezivanje ostalih otoka u arhipelagu zadarskome šta je vrlo bitno za Zadar i Zadarsku županiju. I to su bila obećanja koje su davala ministarstva, koje je davalo dok je bio Kalmeta, dok je bio Borić mu tajnik, sad ste vi tajnik sa toga područja pa sam vjerovao da ćete vi pogurati ovaj amandman. Znam da je to obećala vladajući HDZ u Zadarskoj županiji. Evo na zadnjoj sjednici o tome su govorili oporbeni ... [[Govornik se ne razumije.]] vijećnici u županiji bili su glasni o tome problemu, turisti povezivanja otoka Pašmama i ostalih u tome arhipelagu. I ja sam dao ovaj amandman da se taj problem napokon riješi a ne za svake izbore da pričate, obmanjivate ljude na otoku koji imaju ogroman potencijal sa ovim mostom da se razvija turizam. I na to ukazuju županijski vijećnici i MOST-a i akcije mladih i svi skupa su tu uporni, cijeli taj blok koji ukazuje na taj problem ovoga mosta a na to je HDZ se pozivao i obećavao, vi ste s toga područja i to dobro znate.

Amandman se ne prihvaća.

Evo i u 23,10h, zastupnici MOST-a su tu, brane amandmane, znači ali nažalost, Vlada odbija sve. Državna cesta D105 započinje u mjestu Lopar, nema kolege Borića. Na sjevernoj strani otoka završava u luci Mišnjak na jugu otoka te predstavlja prometnu kralježnicu otoka Raba. Prije 5 godina cesta je do svoje polovice Lopar – Snuga blizu gradske jezgre obnovljena uz obečanje kako će preostali dio dakle od Snuge do Mišnjaka biti rekonstruiran unutar godinu, dvije, nakon 4 godine nema naznaka da će se sa projektom započeti. Otočanima nije poznato u kojoj je fazi projekt, da li su za isti namijenjena državna sredstva, u kojem iznosu, postojeća cesta je dotrajala, bez javne rasvjete, bez pločnika i biciklističkih staza uz brojna oštećenja na kolniku itd., nepregledne zavoje. Ne samo da je nužno osigurati financijska sredstva za hitno rješavanje, pitanje kupoprodaje zemljišta već sredstva moraju biti dostatna i za gradnju biciklističkih staza jer je Rab naravno turistička destinacija, turizam je primarni izvor prihoda lokalnom stanovništvu a cikloturizam mora biti važan aspekt pri formiranju ponude. Nažalost na dionici od Lopara do Snuge nisu napravljene staze za bicikliste što je velika propuštena prilika. Iznos ugovorenih radova dovršenog dijela dionice je bila 42 milijuna kuna bez segmenta kupnje zemljišta a zbog kompleksnih imovinskih odnosa i brojnih vlasništva na preostalom dijelu dionice to je nekih 10km. Nužno je predvidjeti iznos od minimalno 120 milijuna kuna. Prelazimo na 26. amandman poštovanog kolege Željka Lenarta, izvolite državni tajniče. Izmjenama, dopunama financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. iznos za sufinanciranje nerazvrstanih cesta povećan je za 10 milijuna kuna. Društvo Hrvatske ceste d.o.o. dionicu Obrovac-Kruševo održava kroz program redovitog održavanja te je navedena dionica sigurna za odvijanje prometa. Prolazim tom dionicom i ovim amandmanom predlažem baš zbog toga što prolazim i što su me ljudi zvali iz toga kraja da se osiguraju sredstva za obnovu dijela dionice ceste Obrovac-Kruševo. Radi se o obnovi ukupno 2,5km ceste za što je potrebno osigurati 500 tisuća kuna u državnome proračunu jer nitko ne vodi brigu ni o Kruševu a znamo šta je taj kraj dao a niti o Obrovcu i šta znači i šta predstavlja. Navedena dionica radi dugogodišnjeg neodržavanja potpuno je devastirana i predstavlja ozbiljnu opasnost za imovinu i ljude na tome području i sve koji tuda prolaze. Osim odrona, kamenja i zemlje radi se i o oštećenju kolnika i potpornih zidova cesti. Ova dionica nadalje poseban je izazov kad puše jaka bura ili za vrijeme kišnog vremena odroni su stalna pojava a kolnici rupa na rupi. I odrona jednostavno, i zbog odrona jednostavno niste sigurni u prometu. Kada se zbog jakog vjetra zatvori autocesta ovo postoje jedina komunikacija pravac koji povezuje Liku i Dalmaciju a često su zatvaranja mosta gdje je napravljen. Zbog snažnih udara bure i sama dionica ponekad bude zatvorena a toj odluci posebno doprinosi stanje u kojemu se nalazi ta navedena cesta, kada se radi o zahtjevnom, brdovitom, stjenovitom području te imajući u vidu katastrofalno stanje u kojem se nalazi ova prometnica.

Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Za potrebe izgradnje nogostupa na državnoj cesti D219 kroz naselja Radošić i cestu Put Pavića potrebno je izvršiti cjelovitu rekonstrukciju sa proširenjem državne ceste. Stoga su Hrvatske ceste u Prijedlogu financijskog plana za 2020. godinu i Projekcijama za 2021./2022. imaju već planirana sredstva za projektiranje i rekonstrukciju državne ceste D219.

Potrebno je izgradi zbog sigurnosti nogostup, radi se o državnoj cesti, nema nogostupa, vrlo je kritična ta cesta i treba ... [[Govornik se ne razumije.]] to, Sinj nema ni financijske kapacitete niti može a niti županija ima volju da pomogne u tome problemu. I smatram da bi ovo država trebala riješiti ovaj problem jer jednostavno tu se radi o dugom nogostupu uz samu cestu se nalaze znači. Tu su i znači poslovni prostori, tu se mogu događaju se i mnogobrojne prometne nesreće, ima nenatkriven i kanal za odvodnju. Prema tome, treba se izgraditi novi nogostup zbog sigurnosti ljudi u prometu jer moramo znati da to ide cesta. ... [[Govornik se ne razumije.]] u samom Sinju, skoro u središtu rekao sam nešto od groblja je napravljeno prema Ercegima i Pavićima ali ovaj dio kroz Paviće gdje je najugroženije i gdje su ogromni zavoji, tj. više zavoja u oba smjera vrlo je opasna cesta poglavito za pješake, djecu, školsku djecu. I smatram da je ovo put od Sinja do Muća vrlo prometan i Drniš, da bi trebala znači uložiti se ovdje u ovaj nogostup. Ja mislim da bi sa dokumentacijom već kada ste izradili bilo dovoljno 5 milijuna kuna, ja sam toliko stavio u prijedlog i nadam se da ćete ... [[Govornik se ne razumije.]] zbog sigurnosti ljudi na području Sinja to odraditi. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su ugovorile radove na izgradnji nogostupa kroz Donji Muć u duljini od 3km. Sredstva za ugovorene radove predviđene su i prijedlogom financijskog plana za 2020. i projekcijama za 2021., 2022. Izvolite.

A ja bih volio da poslušate o kojemu se amandmanu radi jer dolazite iz tih područja. Znači radi se o cesti D56 koja prolazi kroz općinu Muć a znate da kroz općinu Muć je također cesta i državna je cesta, prometna je cesta od Sinja prema Drnišu prolaziš kroz Muć, od Splita prema Drnišu također kroz Muć, državna je cesta, nema nogostupa. I smatram da je ovo ozbiljna stvar, da je puno bilo do sada poginulih na području Muća šta djece, šta odraslih, šta prometnih nezgoda. Ja mislim da je ovo jedan od ozbiljnijih problema sigurnosti i crnih točaka u RH po pitanju sigurnosti prometa i očekujem da kolega Bačić i oni, da nije ovo smiješno, da je ovo, sad ste došli, da je ovo ozbiljan problem u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji bi bilo bolje da se ugasi jer kad vidim kako se smijete onda vidim vašu ozbiljnost o najozbiljnijemu problemu, sigurnosti prometa u cestama to je kroz općinu Muć da se kroz naselje, znači da se napravi nogostup. Ja sam ovdje stavio iznos također od 5 milijuna ali vidim da vi nabrajate uvijek da je dokumentacija gotova, samo bih volio vidjeti taj prostor stvarno te puste dokumentacije je li ste stvarno istu kazetu progutali kao i Oleg Butković kada je prošlih godina govorio iste odgovore na ove amandmane, očekujem da se riješi ovaj problem kako općine Muć nogostup tako i kroz na istoj cesti i kroz od groblja, kroz Paviće prema Radošiću kod Sinja da se i taj problem riješi koji je ogroman problem. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Hrvatske ceste u Prijedlogu financijskog plana za 2020. g. i projekcijama za 2021. i 2022. imao je predviđena sredstva za izgradnju nogostupa Privija-Han u mjestu Glavice Gornje.

Vi ste govorili za jedan dio koji je već u proračunu grada Sinja i možete odmah početi to graditi. Nemate vi šta čekati. A ovaj dio govorim prometna dokumentacija i proširenje mosta na Hanu tj. u Obrovcu Sinjskome jer je to stari most, treba rekonstrukcija i proširenje toga mosta jer taj most je preuzak za ovoliki promet jer znamo da ide prema Bilome Brigu gore je granica, sada je to i livanjski, ljudi s područja Livna sada putuju na relaciji Livno-Sinj i puno je kraća nego preko Trilja na Kamensko i smatram da ova dionica od sv. Ante znači od kraja Sinja do Hana ima 5 km, a ne samo Privija koju ste vi rekli, znači niste detaljno upoznati, znači ja govorim gdje je cesta i gdje ljudi upadaju u kanal 5 km kroz Glavice najveće selo, najveće selo, većeg u RH nema, status općine ili grada.

Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Za rekonstrukciju mosta na rijeci Cetini u mjestu Obrovac Sinjski-Han društvo Hrvatske ceste d.o.o. obavlja aktivnosti u smislu pronalaženja optimalnog rješenja u suradnji s nadležnim konzervatorskim uredom. Izvolite kolega Bulj. Evo još jedan znači problem u na ovim cestama i ovi amandmani koje sam sad dao. Očekujem da ćete ih prihvatiti do barem jedan da ćete prihvatiti, međutim, vi ne prihvaćate niti jedan amandman do sad koji sam ja dao. I meni je sad evo, na kraju ja mislim da je ovo zadnji moj amandman koji sam dao po pitanju cesta, još su ostali amandmani koji su također, vrlo bitni, to je Ovo nije smiješno. Kad vas se sjetim ovako u te dane kad dolazite pred izbore pa kad vodate tu cijelu kamarilu, svitu po sinjskim ulicama pa kad se sjetim evo, ovdje su došla, došao je kolega Bačić, kad se sjetim kako to ide, maršira po Alci u gaćama, svečanim, odijelo usko, nove cipelice, obećanja se daju, premijer dolazi. A kad ja prođem tim ulicama, tim selima bez vodoopskrbe, vi ne prihvatite nijedan amandman, kad vidim ceste, nogostupe koje ljudi pozivaju kako sa smiješkom dolaze ovdje u pola noći po naređenju sliku svoje selfije, onda zaista jao nama ne bude li se ovo mijenjalo. Jao nama ne bude li se ovo mijenjalo, sad ili nikad. Došlo je stvarno vrijeme da kažem nakon svih ovih amandmana, niti jedan niste prihvatili, od vodo, pazite u 21. st. Dalmatinska zagora naselja nemaju vodu u svojim kućanstvima. Ja očekujem, evo svi što ste došli po naređenju, pa i od svog kolege Šipića, Mira Kovača, svih sutra da ćete podržati ove amandmane. Prelazimo na 32. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja i kolege Nikole Grmoje. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Cesta između Grohova i Lopače nije u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o.

Evo, u 23 i 25 pozdravljam našu Ines koja je u Nairobiju, koja je zajedno sa mnom dala ovaj amandman za Psihijatrijsku bolnicu Lopača. Ona bi isto bila tu s nama zbog blizine grada, znači Psihijatrijska bolnica Lopača predstavlja dobar izbor u izmiještanju bolesnika iz KBC Rijeka, blizina i laka dostupnost koja je stalna, imaju svoju ekonomsku opravdanost, dok s druge strane omogućava obiteljima laku dostupnost te time manju marginalizaciju i stigmatizaciju bolesnika zbog blizine Psihijatrijske bolnice Lopača, veća je mogućnost adekvatnog i pravovremenog prihvata bolesnika iz KBC-a Rijeka, to znači znatnu uštedu sredstava HZZO-a. To bi značilo da bi se tzv. kronični kreveti u KBC Rijeka još brže praznili i ne bi bilo velikih troškova prijevoza kako je to slučaj kad se pacijent iz KBC Rijeka prevozi u Psihijatrijsku bolnicu Rab. Međutim, Psihijatrijska bolnica Lopača se ne financira iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo koje je temeljem Odluke o minimalnim financijskih standardima za decentralizirane funkcije, za zdravstvene ustanove u 2018. ostvaruje Primorsko-goranska županija, prema tumačenju Primorsko-goranske županije, načelo za raspodjelu navedenih sredstava nije teritorijalno načelo već je po njima važno tko je osnivač zdravstvene ustanove. Cesta između Grohova i Lopače duga je oko 1270 m, Grobničanima koji žive u tom području veoma je važna zbog komunikacije s Rijekom budući da skraćuje put do grada, zbog odrona je već više od 4 g. onemogućen prijevoz osobnim vozilima, dakle štetu trpi osnim Grobničana i Psihijatrijska bolnica Lopača i zato tražim glasovanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem, kolega Grmoja. Prelazimo na amandmane iz djelokruga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Amandman se ne prihvaća. Naime, fond i grad Sinj sklopili su ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje fonda o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Mojanka u iznosu od 16,7 milijuna kuna. Do sada su isplaćena sredstva fonda u iznosu od oko 2,5 milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije i nabavu radnog stroja kompaktora. Grad Sinj ishodio je građevinsku dozvolu nakon čega je trebao provesti postupak javne nabave za radove i stručni nadzor i započeti sa sanacijom, a kako se to nije dogodilo, bit će potrebno izraditi novu geodetsku snimku odloženog otpada i vjerovatno novelirati troškovnik potrebnih radova prije početka postupka javne nabave. Što se tiče potrebe izgradnje sortirnice i kompostane za grad Sinj, ističemo da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo 22. svibnja 2019. g. otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za izgradnju sortirnice i taj poziv je otvoren do 30. lipnja 2020. g., hvala. Kolega Bulj, izvolite. Odlagalište Mojanka nalazi se na području grada Sinja gdje odlažu otpadu 4 jedinice ostale lokalne samouprave, znači tu odlaže Dicmo, Trilj, Hrvace i Otok. To je ogromno područje i potrebna je hitna sanacija i nastavak izgradnje sortirnice i kompostane jer stalno pranje ruku od ministarstva i gradonačelnice je meni apsolutno svejedno, ja želim i građani žele da se izvrši sanacije i da se napravi sortirnica, kompostane, reciklažna dvorišta i da se taj problem riješi da se gospodari otpadom kako se treba gospodariti i da imamo napokon održivi razvoj gospodarenja otpadom.

Vi da bi se dodvorili Europi, rekli da ste zatvorili 27 odlagališta, ništa niste napravili, ništa. I sjetili se vi Sinja, e nećete. Prelazimo na 2. amandman kolege Bulja, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, lokacija Crno brdo kod naselja Biljani Donji a radi se o odloženoj troski, proglašena je mineralnom sirovinom i vlasnik je postala RH odnosno njome upravlja Ministarstvo državne imovine budući da se ne rado o otpadu, nema osnove da fond sufinancira odnosno financira sanaciju te lokacije. Evo šta ja svašta čuo večeras, pošto je ovo moj zadnji amandman kojega sam dao svojim imenom i prezimenom, ima još u ime kluba, ali to će druge kolege, mogu izraziti razočarenje da Crno brdo je, dobro da niste rekli dobro za gnojiti kao što je meni rečeno da je iz Dugoga rata ona troska je dobra za gnojivo zemljišta ali nije završilo u ... [[Govornik se ne razumije.]] s tim, nije pomogao ni Mladineo ni Mile Topdžija ni svi oni koji vode preko vas koji ste im omogućili da vode preko kriminala na taj način.

Pa Europski sud je presudio, europski, ja znam da mafija hoće građevinska to prikazati kao građevinski materijal ali je činjenica da je Europski sud presudio da je to otpad opasni i da mu nije mjesto tu. Tko će to sada platiti?

Sramotno da u srcu ravnih kotara, plodnih Ravnih kotara imamo Crno brdo, trosku industrijsku koja se odlaže ondje i da nećete da sanirate izvlačeći, šta ste izvukli? Pa s kime vi to tezgarite? Ima li dozvolu? Nema. Pa ne može biti odlagalište kome padne na pamet i vi kažete da je to uredu.

Amandman se ne prihvaća. Naime, ovdje se radi o prihodu od prodaju emisijskih jedinica te obzirom da je sukladno planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH do 2020. g. predviđeno da se za centre za gospodarenje otpadom utroši 355 milijuna kuna, iste nije moguće preraspodijeliti ..na druge projekte odnosno na stavku oporaba otpada i iskorištavanja vrijednih sirovina iz otpada, hvala. Kolega Dobrović, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, naravno da je moguće preraspodijeliti i to bi bilo normalno preraspodijeliti jer kakva je poruka da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u stavci oporaba otpada i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada, ima 10 000 kuna. Kao da su riješeni svi problemi. Sigurno vam je poznat problem tržišnog neuspjeha odvojeno prikupljene plastike. Pa ovdje se može jako puno napraviti i šteta je da se to ne čini na način da se osiguraju sredstva i da se pokrene ciklus koristeći naravno znanje i vještine i postojeću infrastrukturu naših obrtnika plastičara koji ne znam da li znate, uvoze stotine tisuća tona reciklata otpadnog koju su napredne zemlje EU-a proizvele iz otpadne plastike a mi kukamo nad činjenicom da ne možemo plasirati otpadnu plastiku i to naravno izgleda kao jedan projektirani kaos. Mi imamo projektirani kaos gdje se uporno radi na vlastitu štetu tako da bi bilo dobro da se ovo ipak prihvati, ovdje je ovaj sramotno nizak iznos povećan za 1000 puta što je minimalno prihvatljivo za ovu važnu kategoriju, molim da se to prihvati da se glasa o ovom amandmanu. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. U financijskom planu za 2020. g. s projekcijama osigurana su sredstva za poticanje obrazovnih istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša za nove projekte iz područja obrazovnih i razvojnih aktivnosti te edukcija iz područja zaštite okoliša i ista nije moguće preraspodijeliti na sufinanciranje obrazovnih i istraživačkih i razvojnih projekata u području energetske učinkovitosti i nisko ugljičnog razvoja, hvala. Kolega Grmoja, izvolite. Bliži se ponoć, mi uporno predlažemo rješenja, Vlada odbija, ne želi prihvatiti niti jedan amandman Kluba zastupnika MOST-a, jedini smo ovdje, znači jedini iz oporbe predlažemo amandmane ali nažalost vi nemate sluha, smatramo da treba osigurati sredstva, znači kao što je fond činio i prethodnih godina u području zaštite okoliša, posebno komponentu istraživačkih razvojnih projekata a provođenih od strane obrazovne i znanstvene zajednice, potporu je potrebno usmjeriti u razne obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti u području energetske učinkovitosti i nisko ugljičnog razvoja, konkretno sufinanciraju se aktivnosti vezane uz slijedeće teme, za zgradarstvo, grijanje i hlađenje, industrija i čista proizvodnja energetske usluge, obnovljivi izvori energije, napredne energetske mreže ... [[Govornik se ne razumije.]] e-mobilnost, društveni okolišni i ekonomski aspekt nisko ugljičnog razvoja te napredni gradovi smart cities, dakle tražim glasovanje o ovom našem amandmanu. Žalosno je da ovdje cijeli dan cijeli dan nije bilo nikoga iz vladajuće koalicije, da su sada nalogu došla četvorica zastupnika kada su već mediji počeli pisati o tome kako nikoga iz vladajuće koalicije da brani proračun Vlade nema, i to je ispod svake razine, to pokazuje kakav je odnos prema građanima i onda kada su došli, znači onda su počeli ovdje se fotografirati, valjda da pošalju u ove grupe „Uskoci i hajduci“ „HDZ zna se“, da su na mjestu jer se tamo u tim grupama više ne smije ništa pisati protiv predsjednika Vlade, sad se trebaju svi zakuniti Titu i partiji na vjernost. Tražim glasovanje. Zahvaljujem kolega Grmoja. Navedeni prijedlog se ne može usvojiti iz slijedećih razloga. Barkom d.o.o. i Vis d.o.o. sklopili su 2008. g. ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje a dodatkom ugovora iz 2009. uključio se i grad Varaždin. Radi utvrđivanja ništetnosti navedenog ugovora u tijeku je sudski postupak, grad Varaždin mora riješiti pravnu problematiku oko odluke o dodjeli koncesije iz 2013. g. za zbrinjavanje odloženog baliranog otpada na lokaciji Brezja. Naime, Gradsko vijeće grada Varaždina je u veljači 2019. g. donijelo oduku o stavljanju izvan snage odluke o koncesiji ali Državna komisija a kontrolu postupaka javne nabave u travnju ove godine tu odluku gradskog vijeća stavilo je izvan snage odnosno poništila. Dok se ne razriješi pravna problematika, ova dva problema fond nije u mogućnosti sufinancirati projekat sanacije odlagališta baliranog otpada Brezje u gradu Varaždinu, hvala. Zahvaljujem. Kolega Podolnjak, izvolite. Činjenica je da postoje pravni sporovi koji će nadam se brzo okončati i određeni drugi problem u realizaciji rješavanje tog ogromnog ekološkog problema. Ali činjenica je da je fond imao i ove godine u proračunu osiguranih 20 milijuna kuna upravo da pomogne gradu kada se riješe ovi ostali sporovi i da kada ste osigurali ta sredstva u fondu, vi ste znali za postojanje svih sporova i pravnih onih koji već nažalost više od jednog desetljeća onemogućavaju da se taj ekološki ogroman problem riješi. Ti problemi nisu od jučer. Ali u ovom trenutku uskratiti taj financijski dio potpore koji se može realizirati i možda već i tijekom 2000. g. jer ovo što te vi spomenuli i ovu odluku komisije, morate znati da priča ima nastavak, da je ta odluka komisije koliko mi je poznato, pala na Upravnome sudu, tako da u biti ovo što ste rekli i nije točno i to zapravo nije razloga da vi više nemate ovu poziciju od 20 milijuna kuna za financiranje sanacije lokacije Brezje i rješavanje tih preko stotinu tisuća tona baliranog otpada. Ja mislim da ovo obrazloženje praktički dovodi grad u situaciju da je nužno da sam rješava ovaj problem iako je uvijek bilo logično očekivati da će država iz proračuna iz fonda pomoći u rješavanju ovoga problema.

Prelazimo na 6. amandman Kluba zastupnika Mosta, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća.

Izvolite kolega Grmoja. tražim glasovanje o ovom amandmanu. Naime, na ovoj aktivnosti planiraju se manji projekti vezani uz recikliranje te ih je potrebno povećati u svrhu poticanja u lokalnim zajednicama te ih usmjeriti prema društvenom poduzetništvu i udrugama. Dakle, vrlo je važno da se orijentiramo prema recikliranju, prema odvajanju otpada, prema cirkularnoj odnosno kružnoj ekonomiji. Mi imamo jednu suludu politiku Ministarstva zaštite okoliša koja je orijentirana prema velikim centrima za gospodarenje otpadom koji će samo povećati cijenu zbrinjavanja otpada našim građanima i takvu politiku na kojoj će mnogi zaraditi jer ti veliki centri za gospodarenje puno koštaju. Vidim, smije se Petar Škorić, on će se vjerojatno omrsiti također, na Lećevici i to je njihova politika, znači politika župana Bobana, politika Ante Sanadera i HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nažalost, politika i u mojoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje se gura sličan projekt i definitivno uopće nismo orijentirani prema recikliranju, prema cirkularnoj ekonomiji. Jedini čovjek koji je u tome sudjelovao, znači naš Slaven Dobrović i prof. Stanko Uršić na Krku i tamo imamo velike postotke odvajanja u koje se može ugledati ili npr. grad Prelog u koje se može ugledati ostatak Hrvatske i to je smjer u kojem trebamo ići. Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, imajući u vidu da je projekat Sovjak odobren za EU financiranje te da je raspisano nadmetanje za radove u idućoj godini, planirana su sredstva za predujam izvođaču radova i početak ugovora za usluge nadzora voditelja projekta i odnosa s javnošću. Navedena sredstva su u najvećoj mjeri EU sredstva 85%, preostalih 15% odnosi se na sredstva fonda.

Državni tajniče, vaše obrazloženje je potpuno neprihvatljivo. Politika koja pod kategoriju odnosno stavku poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje stavlja 40 tisuća kuna, dakle u okviru fonda koji raspolaže sa 2 milijarde kuna, gotovo je doista neodgovorna, štetna i apsurdna, ustvari. Pogotovo jer znamo da je Hrvatska u situaciji da bitno zaostaje u ovoj kategoriji, dakle odvojenog prikupljanja i recikliranja i da će vrlo lako doći u situaciju da plaća penale i da mi za ovaj prvi cilj do 2020. od 50% teško da možemo dostići. A svejedno unatoč tim činjenicama, državna politika, odnosno sad vi to tu zastupate, predviđa velike novce za centre koji to ne mogu riješiti. Dakle, jedan Kaštijun, jedna Marišćina već izgrađena, dakle hajmo naučiti na vlastitim greškama, ne pomiče Hrvatsku gotovo ni milimetar u tom pogledu. Pomiču neki drugi, možemo i to naučiti, međutim, mi to ne želimo naučiti. Tako da kad ministar Čorić spominje kružnu ekonomiju, trebao bih prihvatiti da to znači nešto drugo, dakle to nije jezični ukras za ministra okoliša, nego je to jedno, jedan proces koji nešto znači i iza čega moraju biti konkretne stvari. Ovaj amandman pomiče konkretno Hrvatsku u bolju poziciju i predviđa veća sredstva da bi se osposobila Hrvatska, odnosno gradovi i općine u ovom pogledu. Amandman se ne prihvaća. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je kao što sam rekao još prije u svibnju 2019. otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje sortirnica i taj poziv je otvoren do 30. lipnja 2020. g. Istodobno, ministarstvo je završilo u listopadu 2019. e-Savjetovanje za otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedlogu u otvorenom postupku modalitetu trajnog zbrinjavanja biorazgradivog otpada, odnosno biološkog obradu odvojeno sakupljenog bio-otpada, te se u skoro vrijeme očekuje i taj poziv. Sukladno navedenom, sudjelovanje fonda u sufinanciranju ovih projekata nije nužno, ide preko ministarstva. Državni tajniče, naravno da je vaše obrazloženje potpuno neprihvatljivo, dakle ustvari apsurdno s obzirom na situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi, dakle već 2,5 g. nema nikakvog pomaka u smjeru recikliranja, jedini javni poziv koji je objavljen je onaj za sortirnice, koji je potpuno neuspješan, dakle nije se koliko znam nitko javio odnosno nikome nisu odobrena sredstva. Na taj način Hrvatska se ne pomiče nigdje, ja moram ovdje ukazati na odgovornost ministra i svih njegovih ljudi odnosno cijele Vlade da se Hrvatska ne pomiče u smjeru uvjeta koji bi osigurali bolje ispunjavanje ovih ciljeva, da se financiraju kojekakvi centri, da se dopuštaju planovi gospodarenja otpadom za velike gradove gdje uopće nema sortirnica i kompostišta a podsjećam da su jedino to infrastrukturni objekti koji omogućuju recikliranje. Dakle ne možemo vraćati otpad u gospodarski sustav bez odvojenog prikupljanja sa sortirnicama i kompostiranjem. Ovo što ste u fondu radi već 2 g. da se nabavlja veliki broj posuda koji ne znači ništa bez ovih objekata o kojima sam govorio je doista apsurdan. Dakle šta znači objedinjena nabava za toliki broj posuda? Tko to može isporučiti? Pa nitko, nitko, to je jako teško za isporučiti, ustvari takav način nabavljanja poskupljuje uslugu tako da je to neodgovorno i štetno, molim Prelazimo na 9. amandman Kluba zastupnika MOST-a, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Za programe obnove obiteljskih kuća u planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH do 2020. g., osigurana su 142 milijuna kuna od kojih se procjenjuje da će se 42 milijuna kuna realizirati tijekom 2020. a ostatak u projekcijama te ista nije moguće preraspodijeliti kako traži odnosno predlaže Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, hvala. Evo zadnji amandman, evo da kažem da sam kao član kluba MOST-a ponosan na svoje kolege koji su izdržali, u jednom trenutku su čak bili sami u obrani i davajući rješenja i obranu proračuna i amandmana, nažalost niti jedan amandman kluba MOST-a niti oporbe koja nema sad, evo došla su samo 3 iz većine, prije nekoliko trenutaka, međutim da ovaj amandman je vrlo bitan zbog energetske obnove obiteljskih kuća kojih nije bilo protekle 3 g. pa očekujem da ćete prihvatiti ovaj amandman. Međutim kada vidim ovu praznu sabornicu, od 9 i 30 smo ušli, sada je skoro 23, 24 sata tj. evo skoro pola noći, cijeli dan smo ovdje očekujući da će pred punom sabornicom kao nekada kad se glasalo zbog čega je i mijenjan Poslovnik, donosit se i raspravljat se o ovim rješenjima, vodoopskrbe, nerazvijenih područja, cestovnih područja, vodoopskrbe u kućanstvima, navodnjavanja, poljoprivrede, gospodarenja otpadom, međutim niti jedan amandman, socijalne mjere, zdravstvene mjere, niti jedan amandman a sabornica je cijelo vrijeme prazna dok će saborski zastupnici primiti uredno svoje plaće a za štrajk profesori neće primiti svoje plaće jer se bore za svoja prava. Zbog toga ovo je jedan sramotna poruka cijeli dan gdje je cijela saborska dvorana prazna, ja tu imam pravo reći jer sam jedan od najaktivnijih saborskih zastupnika i sram me kad pogledam kako su tek došli vladajući iz oko 11 sati po naređenju. To je katastrofalno da ih nije briga za područja odakle dolaze, za ekologiju, za gospodarstvo.

Amandman je podnio Klub zastupnika Nezavisne liste mladih, molim ministra financija da obrazloženje amandmana. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Predloženi amandman se ne prihvaća. Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja za izvršenje državnog proračuna utvrđen je odredbama Zakona o proračunu ... [[Govornik se ne razumije.]] detaljnije propisan pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Ministarstvo financija već se obvezalo planom provedbe naloga i preporuka na dopunu odredbi Zakona o proračunu vezano uz sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji bi uključivao i zasebni izvještaj o ostvarenju prihoda od inozemnih donacija odnosno iskorištavanja sredstava postupno putem EU fondova. Time bi se stvorila osnova za izmjene pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna u tom djelu, dakle nema osnove da se Zakonom o izvršenju državnog proračuna propisuje obveza provođenja izmjene Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, hvala lijepo. Glasovat ćemo o amandmanu. Zahvaljujem se još jednom potpredsjedniku Vlade, ministru financija g. Zdravku Mariću na sudjelovanju u ovoj raspravi i na obrazlaganju amandmana. Poštovane kolege, s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan, nastavljamo sutra u 10 sati sa glasovanjem o raspravljenim točkama dnevnog reda.